Tak v tuto chvíli je to Slovinsko a Česká republika, ale chci připomenout, že v řadě zemí Evropské unie fungují registrační pokladny, včetně Slovenska. Registrační pokladny, které mají fiskální paměť, do které se zapisují všechny transakce, a finanční úřady kontrolují jednotlivé fiskální paměti v jednotlivých registračních pokladnách. Já se domnívám, že systém online evidence na jednom serveru Ministerstva financí, na jednom místě, je mnohem progresivnější a snižuje ve skutečnosti náklady daňové správy na kontrolu systému evidence tržeb. Děkuji panu premiérovi. Čtvrtou interpelaci přednese paní poslankyně Věra Kovářová, která pana premiéra Bohuslava Sobotku bude interpelovat ve věci rozšíření letiště Ruzyně. Prosím, paní poslankyně. Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, moje dnešní interpelace je jednoduchá.

Děkuji. Děkuji paní poslankyni. Vážená paní poslankyně, vážené dámy a pánové, já vím z minulosti, že tady probíhá diskuse o možné výstavbě paralelní dráhy na pražském letišti v souvislosti s nárůstem letecké dopravy nejen v České republice, nicméně musím konstatovat, že jsem ve funkci předsedy vlády zhruba čtrnáct měsíců a za tu dobu jsem s tímto tématem přímo konfrontován nebyl. Čili pokud k tomu v těch uplynulých čtrnácti měsících nedošlo, pak to vnímám tak, že to evidentně nebude prvořadá priorita letiště Praha a že pravděpodobně v této chvíli, jak jsem si rychle shromáždil podklady v reakci na vaši interpelaci, tak v tuto chvíli by se měla aktualizovat rozvojová studie celého areálu letiště, čili v letošním roce je tedy záměr aktualizace rozvojové studie celého areálu letiště, a to nejen pro letecký provoz, ale i na letecké aktivity ve vztahu k jeho blízkému okolí. To znamená, tato studie by se měla týkat rozvoje celého okolního území ve spolupráci se Středočeským krajem a se všemi dotčenými subjekty. V rámci této rozvojové studie by měla být mimo jiné řešena i dopravní obslužnost letiště. Na základě této studie by tedy podle mých informací mělo následně dojít k dalšímu rozhodování o tom, zda, v jakém tempu bude event. připravováno rozšíření letiště výstavbou paralelní dráhy. Prosím, paní poslankyně, o vaši doplňující otázku. Děkuji, pane premiére. Svůj čas využiji k následující otázce. Dvanáct z 24 interpelací na předsedu vládu dnes mají koaliční poslanci. Nebude proto přeháněním, když řeknu, že přibližně 50 % přihlášek interpelací na předsedu vlády předkládají koaliční poslanci. Jejich právo na podání interpelace respektuji, v řadě situací jsou nástrojem, který potřebují i koaliční poslanci.

Pokud ne, zřejmě existuje problém v komunikaci. V této souvislosti bych vás ráda poprosila, zda by nestálo za úvahu prodloužit interpelace do 19. hodiny. Vážená paní poslankyně, dámy a pánové, především chci říci, že se snažím chodit na interpelace, které jsou určeny pro předsedu vlády. To znamená, trávíme tady čas společně relativně pravidelně a je právo každého poslance a poslankyně, aby podali interpelaci na předsedu vlády. Možná ten větší počet interpelací poslanců sociální demokracie je způsoben tím, že se mi bohužel nepodařilo v posledních dvou termínech dorazit na jednání našeho poslaneckého klubu. Možná i využijeme této možnosti k tomu, abychom o některých věcech tady prostřednictvím interpelací mluvili. Ale není to nic nového. Interpelace z řad vládních poslanců se objevovaly i v minulosti, v dobách, kdy tady byla v České republice pravicová vláda, pravicová koalice, čili není to žádný nový prvek na naší politické scéně. A možná i ty interpelace ze strany koaličních poslanců dopomohou k tomu, abych prostřednictvím interpelací mohl jako předseda vlády některé věci zdůraznit, některé věci více vysvětlit, na některé věci poukázat a na některé věci také odpovědět na základě dotazů, které jsou mi kladeny jak ze strany koaličních poslanců, tak přirozeně ze strany poslanců opozičních. Myslím, že ten systém, jak je nastaven, to znamená, že interpelace jsou losovány, je stejně spravedlivý úplně vůči všem. Děkuji panu premiérovi. Pátou interpelaci přednese pan poslanec Jiří Valenta, který bude interpelovat ve věci stanoviska k návrhům na státní vyznamenání. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo vlády, jak jistě víte, rychle se blíží doba udělování a předávání státních vyznamenání prezidentem republiky. schválení Poslaneckou sněmovnou mají jistou šanci na toto prestižní ocenění i velice kontroverzní bratři Mašínové, dle mého osobního názoru teroristé a zákeřní vrazi, kteří se dokonce ani neštítili podřezat svázaného, tedy zcela bezbranného člověka. Není na to ostatně ani prostor. Také většina občanů má svůj názor již dávno vytvořený. Ale čistě pragmaticky mě zajímá váš osobní názor, zda tyto osoby, z čehož jednu in memoriam, by měl prezident na Hradě vyznamenat, či nikoliv, a jestli ano, tak z jakého důvodu. Dopředu však avizuji, že mě ale v žádném případě neuspokojí odpověď ve smyslu, že tento proces je v rukou občanů, Poslanecké sněmovny a prezidenta Zemana.

Předsedové pravicových vlád se alespoň k tomuto problému postavili čelem, i když moji úctu si svým způsobem nikterak nezískali.

Děkuji panu poslanci.

Děkuji. Vážený pane poslanče, vážené dámy, vážení pánové, především chci říci, že udělení státních vyznamenání je v rukou prezidenta republiky, čili to je ústavní činitel, který o té věci rozhoduje. Vy přirozeně můžete podat návrhy, může podat návrhy vláda, ale záleží na prezidentovi republiky, komu se rozhodne státní vyznamenání udělit.